Druhá.

Takže smluvní platy, to je řešení. To jsou takové rady, které by normálně politicky silný ministr dopravy prostě prosadil. Nemám z toho radost.

Já bych si přál, aby tam těch peněz bylo víc. Politicky, nemyslím fyzicky. S další faktickou poznámkou pan poslanec Polanský. Prosím, pane poslanče. Tabulkový plat není jedinou možností, jak může stát nebo státní fond najmout odborníka.

Obecně přijde mi hodně nešťastné, že... Zajištěním této služby z externích zdrojů to bude stát stát daleko více peněz. Děkuji. Ještě se někdo hlásí do všeobecné rozpravy? Pokud ne, tak všeobecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Kdo se prosím hlásí do podrobné rozpravy? Ano, pan poslanec Polanský.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Já jen odcituji návrh našeho doprovodného stanoviska.